A u drobných nádeníků bychom zase rádi, aby stát snížil vybíraný paušál na minimum.

Děkuji za pozornost a doufejme, že ten návrh bez problému projde. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Miroslav Kalousek, poté pan kolega Skopeček s přednostním právem, ostatní eviduji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom chci deklarovat podporu tomuto návrhu.

Na otázku, proč milion, existuje jednoduchá odpověď.

A to mně přijde opravdu jako nepříliš logická úvaha. Tak vás moc poprosím, abyste si to ještě zvážili. My ve druhém čtení určitě navrhneme vrátit ten milion. Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi.

Samozřejmě avizujeme, že budeme chtít měnit parametry.

Stejně jako kolega Kalousek to nepovažuji za racionální.

Když si spočtete, pro jaké skupiny živnostníků se paušální daň, tak jak ji navrhuje vláda, vyplácí, tak bohužel se vyplácí spíše pro výšepříjmové živnostníky než pro ty nejmenší. Jakkoliv si myslím, že právě logika tohoto institutu by měla směřovat k tomu, že to bude nejzajímavější právě pro ty nejmenší živnostníky.

Ale to jsou témata, která budeme bezesporu diskutovat v rámci dalších čtení. Já avizuji celou řadu pozměňovacích návrhů ze strany ODS právě v tom směru, aby se to vyplatilo i těm méně příjmovým živnostníkům a aby nebyli diskriminováni třeba i ti, co mají děti.

Děkuji, pane předsedající, dobrý den, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně. Já jsem byl také paní ministryní požádán o stručnost, abychom to dnes stihli.

Ale to si určitě budeme říkat na výborech a ve druhém čtení. Takže tady pan kolega Skopeček řekl, že my to vítáme.

Já bych to rád stihl, takže děkuji, kolegyně a kolegové, za pozornost. To znamená, já to zopakuji, máme dneska vlastně, nebo když to takto přijmeme, jak to navrhuje vláda, budeme mít tři limity.